A i kdyby se všichni pokrokáři světa, co nyní volají po uzákonění tzv. rovného manželství, na hlavu postavili, a i kdyby to snad nedej bože tady odhlasovali, nic to nezmění na faktu, že manželství je možné pouze mezi mužem a ženou.

A proč?

A nic na tom nemění fakt, že některá manželství zůstávají bezdětná, že polovina manželství se možná rozpadne a že rodina ne vždy funguje jen idylicky.

A říkejte si, co chcete, pište si, co chcete a kam chcete.

Ale manželství, to může být naráz cokoli? Můžeme tím nazývat cokoli? Děkuji, nechci.

Taky máte smůlu. Máte jinou sexuální orientaci? Ano, chápu.

Myslím si, že tady je spousta práce a spousta problémů, které za poslední rok bychom opravdu měli řešit.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, neměla jsem původně vůbec už zájem k tomuto tématu vystupovat, protože jsem si říkala, že už jsem ve svém posledním příspěvku, kdy jsme tento návrh zákona projednávali už před mnoha měsíci, svoje stanovisko řekla.

A to si myslím, že je základ, o který jde i těm, kteří jsou stejného pohlaví. Jde jim o to, pečovat o ten společný vztah, který je spojuje a který chtějí rozvíjet.